Těch variant je tam více. S ničím jste nepřišli.

Dobře poslouchejte, prosím.

Je potřeba efektivně a bezpečně dostat lidi na náš pracovní trh ze zahraničí a musíme udělat kroky, abychom urychlili příchod lidí ze zahraničí na náš pracovní trh.

Zjednodušili jsme příchod, rozdělili jsme to na tři skupiny pracovníků a tak dál. Jenomže a to je sebekritika vůči nám nedostatečně. Prostě neudělalo se to ideálně, stejně to brzdí dneska všechny úřady, zejména Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, přehazují si to jako horký brambor, firmy nadávají, a bohužel nejde to zásadně rychleji.

Ale to je realita. Udělejte to! Řekněte, co uděláte na vnitru, co uděláte na zahraničních věcích, od kdy to bude, co konkrétně pro to uděláte, kdo to bude organizovat, kdo si to bere v té vládě na starost. To je to, co by mě docela zajímalo.

Ano.

Tady totiž kdo chvíli stál, stojí opodál.

A teď, pozor, vsuvka. Nepochybně víte, nebo si to nastudujte, prosím, že podporujete více jak 100, dobře slyšíte, 100 výzkumných center v České republice. Ale budiž. Jdou do toho desítky miliard korun. A víte, co se vám podařilo? Ani jedno!

A je třeba, aby ta hospodářská strategie provázela koncepci průmyslovou, koncepci dopravní, vědeckou, školství, zemědělství.

Vy si musíte říct, jaká bude zadluženost. To je všechno na vás. Ale máte ideální možnost tak učinit. My jsme to tak jednoduché neměli.

Přesto jste to neudělali.

Prosím, ale hlavně už začněte něco dělat, protože tohle jsou opravdu jenom prázdné funkcionářské fráze. Já také děkuji.

Pane předsedo, prosím.

Premiér Petr Fiala se tady veřejně chlubil, a zcela nepatřičně a absolutně bych řekl nekompetentně, snížením inflace. Přitom situace je taková, nejenom že vláda naopak podporuje inflaci, ale i to zdražování nadále pokračuje.

Já myslím, že je to úplné selhání.